12.

Prosím, pane ministře, ujměte se slova. A ještě než vám dám slovo, přečtu omluvu, pan poslanec Dvořák se omlouvá dnes od 13 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.